Máte jí tam příliš mnoho!

Vítám také to, že je tady snaha různých parlamentních stran dát, kolega Grospič to tady zmínil, dát vodě ústavní ochranu.

Děkuji vám za pozornost. Nyní tady mám dvě faktické poznámky.

Děkuji pane, místopředsedo.

To, že si obce najímají za účelem správy tohoto majetku různé společnosti, to je pravda.

Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.